Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. A děkuji za odpověď panu ministrovi.

Ten problém je v tom, že komunikace, a já nezastírám, že je možné, že a ono to bylo ve více případech ministerstvo ne vždycky dobře a efektivně komunikovalo.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

ukazuje poměrně nerovnoměrné čerpání v deseti přijatých programech. Podrobnější rozbor ukazuje, že některé výzvy mají velmi příznivý ohlas, ale u jiných je reakce poněkud slabší.

Některé programy, například podpora malému a střednímu podnikání, jsou velmi úspěšné a zřejmě by bylo vhodné posílit jejich alokaci. Dovolte mi proto dvě otázky. Které programy, respektive jejich části, mají největší ohlas? Druhá. Připravuje vláda kroky ke změně alokace, respektive posílení určitých priorit některých programů? Děkuji panu poslanci. Přejdeme ke čtvrté interpelaci.

Děkuji za slovo.

To nebyla řečnická otázka. Já jsem si to přečetl. To bylo prostě... Místo, abyste... Místo abyste věcně argumentoval, například protiargumenty, tak jste je prostě urazil. Co si to vlastně dovolili? Jako by všichni poslanci, všichni ministři... I ty bez rozpravy? Ano, nebo ne? A odpovězte prosím pravdivě. Takže to je jedno, jestli věřil svému kolegovi, který tím byl pověřen, nebo ne. Myslel jsem si, že neplatí, že Štech není jako jiný Štěch.

Budu argumentovat...

Sehnat podstatné navýšení prostředků pro kapitolu Ministerstva školství pro příští rok a dát ředitelům mnohem větší peníze na odměňování učitelů. Souhlasíte se mnou? Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane poslanče.

Ten první jsem objasnil.

Dobře, prosím, mám se přizpůsobit i situaci, kdy se ty argumenty mění.

Že to je prostředek na navyšování platů učitelů, který je byrokratický a krkolomný. Není. To navyšování tarifních platů jde úplně odjinud a ty prostředky na kariérní řád, na ty jednotlivé stupně, ty jsou přece navíc. Pořád všichni volali, zejména pravicové vlády, po tom, že nelze paušálně, plošně lít peníze a je třeba diferencovat kvalitu.

Další. Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné. Po dlouhých debatách jsme zařídili to, že je to zcela v gesci ředitelů škol, že jsou to věci, které se stejně dělají. Že se má vypracovat nějaký plán rozvoje začínajícího učitele, bylo odloženo definitivní vypracování o rok. A pokud jde o to, co přinese ten začínající učitel, abych zůstal u tohoto stupně, této fáze, je na výběru toho začínajícího učitele a ředitele školy, co si vybere z toho takzvaného portfolia. Slovo portfolio děsí. Ale víte, co to může být? Může to být například doklad toho, jakým způsobem absolvoval nebo kde absolvoval třeba nějaké vzdělávání, může jít třeba do kurzu kritického myšlení, který poskytují odborné asociace, a on přinese osvědčení, protože na to dostane peníze. Dneska na to nejsou peníze. A byla to tato vláda, a schválně říkám vláda jako celek, která schválila poprvé výrazný, po dlouhých letech, skokový nárůst tarifních platů. A mohl bych tak pokračovat dalšími a dalšími nepřesnostmi. Tak jestli, když už hovoříme o tom, že jsem vystoupil emotivně, nevím proč, dobře, neberete moji omluvu, tak já vám jenom říkám, že je to reakce především na tato zkreslení ve vazbě na to, že jsme to předtím probrali a že na tom byl souhlas těch reprezentativních orgánů učitelů a ředitelů. Doplňující otázka pana poslance?